Zaprvé, cílem je především zajistit posílení vlastní bezpečnosti, neboť činnost operace Barkhane, jejíž součástí je také speciální uskupení Takuba, pomáhá stabilizovat celou oblast Sahelu.

Chtěl bych ještě doplnit, že v posledních letech se pro Českou republiku stala stabilizace oblasti Sahelu prioritou naší zahraniční politiky.

Zároveň ale také stabilita Sahelu má zásadní význam pro naše významné partnery v širším regionu Guinejského zálivu. Zde samozřejmě i naším příspěvkem je posílit bezpečnost zemí, jako je Nigérie, Ghana či další, i s ohledem na ekonomický rozměr našich vztahů s touto oblastí. Schválením vyslání jednotek do uskupení

Tato podmínka bude splněna poté, co budou dokončeny příslušné vnitrostátní procedury v České republice nezbytné přijetí dodatkových protokolů mezi Francií a Mali, respektive mezi Francií a Nigerem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tímto bych vás také rád požádal o schválení předloženého mandátu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi zahraničí.

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, páni ministři zde představili obsah projednávaného materiálu, účely mise i míru zapojení Armády České republiky. Opět je to stojedničkové hlasování, proto prosím, aby všichni kolegové, kteří sem dneska přijeli hlasovat stojedničku, ještě vydrželi a neopouštěli tento sál, protože potom zase budeme jednat v tom formátu 50 %.

Předtím, než výbor přijal toto usnesení, tak zhruba někdy v dubnu jsme se sešli i se zástupci Ministerstva zahraničních věcí.

Takže tady jsme byli jako členové výboru pro obranu, seděli jsme tam vlastně na úrovni obou komor Parlamentu, jak senátoři, tak poslanci výboru pro obranu, tak jsme byli ubezpečeni, že jak Ministerstvo zahraničních věcí, tak Ministerstvo obrany na tyto záležitosti myslí a že samozřejmě to bude i předmětem i dalších diplomatických jednání se zástupci těchto zemí. Nyní mi tedy dovolte, abych vás seznámila s textem usnesení sněmovního tisku 751/1. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara, zpravodajské zprávě předsedkyně Mgr. Jany Černochové a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se usnesla, že

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V podrobné rozpravě v souladu s tímto usnesením doporučím vyslovit souhlas s tímto materiálem, s působením sil a prostředků Ministerstva obrany v této misi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní zpravodajce.

Pokud se někdo chce přihlásit k tomuto tématu, rád jeho přihlášku přijmu. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vyslání šedesátky našich vojáků na misi